Tento materiál uvede ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, dovolte mi představit návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2019. Jde především o nízkoúročené úvěry.

Vláda schválila 19. září.

Děkuji vám moc a prosím o podporu.

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své 13. schůzi po úvodním slově Ing. Kláry Dostálové, ministryně pro místní rozvoj, po zpravodajské zprávě poslankyně Lenky Dražilové a po rozpravě přijal usnesení, kterým:

2. pověřuje předsedu výboru, aby usnesení zaslal předsedovi Poslanecké sněmovny. Přihláška není, takže končím všeobecnou rozpravu. Paní ministryně?